Takže to je vaše pojetí demokracie jako premiéra, jako politologa. To tedy jsme. Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášena paní předsedkyně Pekarová. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Víte, já jsem teď už desátým rokem v této ctěné Sněmovně a přece jenom teď chci reagovat, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, například na paní poslankyni Peštovou. My jsme se potkávaly v minulém volebním období ve výboru pro životní prostředí. Vy jste tehdy působila jako náměstkyně ministra, a tudíž i tehdy jste byla velmi blízko politickému dění, ale já vám mohu říci ze zkušenosti z toho období, jak minulého, tak předminulého, že skutečně nepamatuji, a doufám, že mi paměť ještě opravdu slouží natolik, že by i nám jakákoliv mimořádná schůze byla schválena, její program. Ale abychom se právě tady neustále netočili kolem toho, kdo má jaký prostor a podobně, protože opravdu opoziční okénko bylo tak jako výjimečně jednou za půl roku, bylo možná i dokonce méně často, těch návrhů zákonů se nám a bylo nás mnohem víc klubů v opozici dostávalo na pořad tak málo, že to nemá srovnání s tím, jak velkoryse přistupujeme k vašim návrhům a vašemu opozičnímu okénku.

No, víte, kolegyně a kolegové, kdybychom tady teď nevedli od včerejška tuto diskusi, která nikam nevede, tak byly výbory.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Flek. Prosím. Ano, ten problém tady je, byl, ale pan ministr Válek tady včera byl, byl tady i dnes a k této tematice se vyjadřoval.

Co se týče třeba... já chápu, jsem začátečník v politice, ale chápu vyslovení nedůvěry vládě v tom, že je problém, který vláda neřeší. Ale jsou problémy, které vláda řeší, a můžeme si to třeba říct u těch léků. Ty léky se k nám dostaly.

Druhá věc. Doteď legislativně nebyly pořádně upraveny povinnosti pro výrobce těchto léků. To se nyní připravuje.

Nejdříve bych zareagovala na vás, paní předsedkyně, že jsou výbory. Ale to vy víte dobře tak jako já. A protože k svému projevu se také dostanu možná někdy k půlnoci, tak bych si tady vypůjčila jednu citaci z minulého volebního období. Cituji: Důvěra znamená ochotu spolehnout se na druhé a svěřit jim do rukou svou budoucnost. A já se vás ptám, dámy a pánové, aby si každý z vás upřímně odpověděl na tyto otázky a podle toho se rozhodl, jak bude hlasovat. Spoléhám se na tuto vládu? Dokážu této vládě svěřit budoucnost svou, svých dětí a občanů této země? Konec citace. A víte, kdo toto řekl?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

A pokládám to za velmi neseriózní, protože tak tomu opravdu bylo.

Já bych chtěl reagovat na vás. Já vítám to, že zadáte vašemu Parlamentnímu institutu tu analýzu, nicméně než se tak stane, tak bych jen připomněl, že mimořádné schůze, které jste svolávali vy v minulém volebním období, možná i v předminulém, tak minimálně tři byly schváleny i našimi hlasy.

A co se týče vašeho výroku, že jsme dnes mohli mít výbory. Já se omlouvám, ale jestli si představujete, že my svoláme schůzi o nedůvěře vládě, kde chceme vysvětlit náš pohled na fungování vlády, vy nás za jeden den nepustíte ke slovu a pak to skončí, tak jste měli se s námi dohodnout. Ale vy se dohodnout nechcete, protože tomu rozumím, máte 108, budete mít za chvilku celou republiku a válcujete. Nyní tedy pan poslanec Mašek, následuje pan poslanec Vondráček. Prosím.

Pak se prohloubil nedostatek těch léků.